Zase podotýkám, že ten konkrétní největší, velmi podrobný rozpad najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vím, že se to hojně řešilo zejména na konci minulého roku.

Podepisuje se to v rámci takzvané bilaterální smlouvy mezi úřadem práce a zaměstnavatelem.

Dohoda, což je dokument o poskytnutí příspěvku, pak zavazuje zaměstnavatele k vrácení příspěvku za příslušný kalendářní měsíc, jestliže výplatu náhrad mezd a zákonné odvody provedl až poté, kdy mu byl poskytnut ze strany úřadu práce příslušný příspěvek.

Pokud zaměstnavatel předmětnou část příspěvku na výzvu Úřadu práce České republiky nevrátí, jedná se o porušení rozpočtové kázně, které je předáváno k dalšímu řešení místně příslušnému finančnímu úřadu. V takovém případě rozhoduje Generální finanční ředitelství, a to při tom může z důvodů vhodných zvláštního zřetele zcela nebo zčásti prominout odvod za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním.